Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Tam jsou zařazeny body třetích čtení, tak jestli to mohu chápat, po třetích čteních jako první bod?

Děkuji, pane předsedající.

Pokud tam nic není, tak ve středu příští týden jako první bod třetích čtení. Já jsem tam měl tři návrhy.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Dobře, takže paní poslankyně trvá na tom, aby to byl první bod příští čtvrtek v 11 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ve čtvrtek tedy začneme mezinárodní smlouvou a poté budou zprávy o činnosti České televize.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To jsou všechny návrhy, které zazněly, a nyní budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku. Kdo je pro navržený pořad schůze ve znění přijatých návrhů? Kdo je proti?

Já vám děkuji.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.